Spotřeba alkoholu, denní pití i výskyt konzumace nadměrných dávek alkoholu v České republice patří mezi nejvyšší na světě. Navíc ve srovnání s evropskými zeměmi je míra zkušeností s užitím nelegálních drog v České republice právě v populaci našich dětí velmi vysoká.

Mluvím o primární prevenci, ne o následné prevenci, ale zásadně o primární prevenci, která je v České republice nedostatečná.

Jde skutečně o naše děti a já vám věřím, že tento návrh podpoříte. Dále v kapitole 333, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, výdaje průřezového ukazatele Program sociální prevence a prevence kriminality, navrhuji zvýšit o částku 95 milionů korun. Tyto prostředky navrhuji převést ze souhrnného ukazatele Výdaje celkem a specifického ukazatele Obsluha státního dluhu o částku 95 milionů korun. Opět tato částka míří na školní mládež a prevenci rizikového chování, protože právě prevence rizikového chování ve školách je účinným nástrojem, kterým lze pozitivně působit na hodnoty a postoje dětí a mladistvých, včetně těch, kteří nemají dostatečné rodinné a sociální zázemí či podporu. Proto je potřeba jim pomoci. Efektivita preventivní práce ve smyslu účinného pozitivního ovlivnění změny chování je navíc u dětí a mladistvých vyšší než v případě dospělých jedinců. Podporou prevence rizikového chování ve školách lze předejít zdravotním, sociálním, výchovným a dalším rizikům pro jedince a následně i celou společnost. Při realizaci účinných primárně preventivních programů je vhodné oslovovat cílovou skupinu v jejich přirozeném prostředí či v jejich komunitě, a to škole. Převedené finanční prostředky pomůžou v podpoře výchovných, vzdělávacích, zdravotních, sociálních a jiných intervencí směřujících k předcházení výskytu rizikového chování, zamezujících další progresi, zmírňujících již existující formy a projevy rizikového chování a pomáhajících řešit jeho důsledky.

Programy by byly zaměřeny především na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování.

Moc vás prosím, abyste tento návrh také podpořili. Co se týká posledního návrhu, ten se týká rezortu průmyslu a obchodu. Zde navrhuji v kapitole 328, Český telekomunikační úřad, zvýšit výdaje průřezového ukazatele Platy zaměstnanců na služebních místech o částku 64 milionů.

Toto zvýšení však nebylo reflektováno v rozpočtových prostředcích v kapitole 328. Proto předkládám tento pozměňovací návrh, abych napravil stav, který způsobilo gesční Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento návrh činím také s ohledem na efektivitu činnosti výstupu Českého telekomunikačního úřadu. I z tohoto důvodu je vhodné přemístit finanční prostředky takovým způsobem, aby bylo dosaženo spravedlivého platového ohodnocení zde pracujících zaměstnanců. Tohoto cíle bude dosaženo právě díky snížení celkového objemu prostředků na platy zaměstnanců na dalších služebních místech dle zákona o státní službě, kdy tato tabulková místa často nejsou ani obsazena.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat, jsme v obecné rozpravě. Jako další vystoupí paní poslankyně Zajíčková a připraví se pan poslanec Brabec. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Tento pozměňovací návrh se vztahuje k práci České školní inspekce, konkrétně k práci inspektorů České školní inspekce.

Je potřeba říci, že školní inspektoři jsou státními zaměstnanci, ale je tu ještě jedna věc, která je na ně kladena.